Vláda vůbec neplní usnesení z února, aby nás pravidelně informovala.

Toto bezzubé usnesení, které navrhujete, které se vůbec nevypořádává se situací, která nastala, s tím, že vláda nebyla schopna naplnit usnesení a mandát Poslanecké sněmovny z února, nic neřeší, ale vychází z toho, že se to bude líbit v Evropě, tak rozumím tomu, kdo a jak to stvořil a čemu se chtěl vyhnout. Ale problém neřešíme. V zásadě akceptujeme to, že jsme byli přehlasováni. Úplně jste se v debatě vyhnuli rozkrytí pozice státního tajemníka, který v rozporu s tím, co říkal pan ministr vnitra, a já nemám důvod mu nevěřit, říkal: my jsme to věděli, my jsme věděli, my jsme to úmyslně přesunuli, my jsme věděli, že Poláci nebudou s námi, my jsme věděli, že nás přehlasujou, ale my jsme to takhle připustili. Současně jste se vy tady tvářili, jak za to budete bojovat do posledního dechu. A tímhle tím usnesením, které pravděpodobně, když vycházím z toho, kdo se na jeho přípravě podílel, nic nevyřešíme. Ano, je to opravdu takové evropské, hezké, bruselské, nic neříkající usnesení. Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. Jenom bych chtěl sdělit panu poslanci Jandákovi, že přestože ho mám rád, tak je bohužel ukončena rozprava a nemohu mu udělit slovo. Další s přednostním právem je pan předseda Mihola. Prosím, pane předsedo.

Na žádné z nich jsme nezapomněli. Ale myslím si, že právě proto, že se mnohé zásadní body překrývají, tak asi nebude proti mysli nebo nemusí být proti mysli řady z vás podpořit tady to společné usnesení čtyř klubů, jak již bylo řečeno. Děkuji panu předsedovi. Nyní pan předseda Černoch, po něm pan předseda Filip. Ano, dohodli se kluci. Nepracovali jsme na tom. Je to škoda.

Myslím si, že se velmi shodujeme a blížíme s usnesením, které zde předložila ODS, že jsou tam body, které jsou téměř totožné.

Děkuji panu předsedovi Černochovi. Nyní pan místopředseda Filip. Prosím, pane místopředsedo. Děkuji, pane předsedající. Pane premiére, členové vlády, paní a pánové, dovolím si prostřednictvím pana předsedajícího vzkázat Miroslavu Kalouskovi, že to je ten pevný blok té opozice, která podporuje vládu. Děkuji Miroslavu Kalouskovi, že předvedl přesný opak svých slov ve svých činech. Nyní pan předseda Kováčik. Prosím, pane předsedo. Já na rozdíl od našeho předsedy chci panu Kalouskovi poblahopřát. Je to skutečně mistrovský kousek. Děkuji. Já jsem zatím řekl, že chci poblahopřát. A vás, pane předsedající, žádám, abyste tak učinil vaším prostřednictvím. To je skutečně mistrovský kousek, protože pro všechny, téměř pro všechny, zejména pro některé strany vládní koalice je pan Kalousek jako červený hadr na býka, abyste se najednou sjednotili a všichni následovali pana Kalouska. Vy jste se k němu připojili. Ale to jsem úplně prvotně nechtěl.

Vy jste se na nás prostě vykašlali. Prosím, pane předsedo.

Máme prostě tento názor.